89.

Místo u stolku zpravodajů i tady zaujme pan ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Holeček. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy ani tady nebyly předneseny a já otvírám rozpravu, do které se taktéž nikdo nehlásí. Rozpravu tedy končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova.